Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 8.

Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 9 je přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 16, proti 29. Návrh byl zamítnut. Další návrh je: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR, aby jasně smluvně stanovila, že po dobu pobytu cizích vojenských zdravotníků na našem území se musí řídit českými zákony. Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 10. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 10 je přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 16, proti 2. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 11. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 11 je přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 22, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat. Já mám za to, že to jsou všechny návrhy. Ano, pane místopředsedo. Tímto hlasováním jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v obou rozpravách. Já vám děkuji. Ještě se hlásí pan místopředseda Luzar s přednostním právem. Prosím. Ale uvědomte si, že tím, jak jsme hlasovali, že jsme třeba odmítli pomoc švýcarských vojáků, kteří nejsou součástí ani Aliance, ani Evropské unie, a těchto států, které nejsou, je jich podstatně více, a jejich pomoc jsme odmítli. Bohužel. Pan předseda Bartošek ještě s přednostním právem, než budu moci zavřít bod. Prosím. Jenom krátce. To, co říká předseda Luzar, není pravda a je to lež.

To je třeba tady říct pro úplnost. Děkuji. Prosím. Dovolte mi říci, že tady občané ČR slyšeli, jestli se jedná opravdu o zdravotní lékařskou pomoc, nebo o politiku a mediální prezentaci! A to je to základní. Bohužel, stydím se! Děkuji.